To je v podstatě jednoduchá trojčlenka.

Penze se vám prostě stane. A o tom se málo mluví a to se nám zatím nepodařilo občanům vysvětlit. Za druhé. Je hrozně složitý výpočet výše penze. Není to vůbec jednoduchá věc.

S tím naprosto souhlasím.

Těch 20 mld., tam je podle mě velmi odvážné to připočtení neodvedení sociálního pojištění. Nebo nevím.

Ale těm druhým 10 mld. vůbec nerozumím. To jsou jaké miliardy?

A teď si řekněme, jak bychom mohli změnit ty parametry, aby to atraktivnější bylo.

A spořit víc vlastně pak už nemá z ekonomického hlediska žádný smysl.

Jestli by tam neměla být... Ano, znám částečnou odpověď, že výše státního příspěvku je závislá na výši úložky, ale obecně, abychom zvýšili objem soukromých peněz, by bylo možná lepší, aby byla stanovena i minimální úložka, která už dává nějaký ekonomický smysl. A třetí věc, to je příspěvek zaměstnavatelů. Ten se sice před několika lety zvýšil, myslím, že to byl pozměňovací návrh našeho bývalého kolegy, poslance sociální demokracie, poslance Zavadila, ale přesto je to věc k diskusi.

Ano, jestli to mělo ten zamýšlený smysl, že smyslem toho bylo podnítit a motivovat zaměstnavatele, aby zaměstnancům přispívali. Bez těch čísel je to opravdu složité.

Je to vaše pravomoc, do toho nechci nijak zasahovat.

Takhle mám pocit, že ta komise je jenom jako komise. Nic proti tomu, to je prostě politicky legitimní.

To je přece klíčová otázka. Ano, na nějaké důchody bude vždycky.

Zda nevidí inspiraci v některých jiných zemích?

Nicméně zatím ty výsledky jsou velmi chabé.

Děkuji.

Nedomnívám se, že to je jediné řešení. Říkám to dlouhodobě. Můžeme jít také cestou Německa, které se pro stabilizaci svého důchodového účtu snaží najít dodatečné příjmy ze státního rozpočtu, a tak ten případný výpadek vyrovnat. A to si myslím, že to by měla být cesta i pro Českou republiku, zejména s ohledem na to, že dáváme na své důchody zhruba 8 % HDP, průměr Evropské unie je někde přes 10 %, a jsou státy jako Polsko a Rakousko, která dávají přes 12 %. Samozřejmě to také ukazuje to, že náš důchodový systém je postaven na výkonnosti ekonomiky, to znamená, že tam je minimálně ještě jedna proměnná, kterou v tuto chvíli nemůžeme odhadnout.